Zkuste si to spočítat.

Ano, je to přesně tak. Každopádně podle jednacího řádu faktické poznámky mají přednost i před přednostním právem a řádně přihlášenými. Prosím, pane poslanče. Dovolím si zareagovat i na tu poznámku pana ministra Stanjury, kterou teď pronesl i na vás, pane předsedající. Mně se líbil výstup pana Bernarda, osobně ho neznám, ale podle diskuse mi přijde jako pragmatický člověk, který diskutuje k tématu.

Protože já se domnívám, že jsme fakt diskutovali konstruktivně, nebo aspoň jsme se o to snažili, ne všichni možná, ale byla to konstruktivní debata, než přišel pan Cogan a udělal ten svůj výplach. Jinak to nemůžu nazvat.

Jak dlouho se budete na pana Babiše vymlouvat? Já si tipuji, že do roku 2030. Než udělím další slovo, přece jenom k probíhající diskusi.

Takže prosím, nesrovnávejte nesrovnatelné.

Já vám také děkuji.

Za mě velmi krátce.

Já říkám, že republika se zadlužovala sakra rychle. A ano, ten trend se zatím nevede zvrátit. A proto tu dneska projednáváme ekonomický balíček. Já vám také děkuji. Dvě faktické poznámky. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo. Začnu od konce na pana poslance Lochmana, prostřednictvím pana předsedajícího.

To jenom na vás, pane poslanče, prostřednictvím... A teď bych chtěla na pana poslance Letochu, prostřednictvím pana předsedajícího.

Ale vy přece nemůžete vědět, jak se ta vláda nebo by ta vláda ANO zachovala v té situaci, v které jste byli vy, to znamená, jak by řešila energetickou krizi, jak by řešila windfall tax, nemůžete vědět, jak by řešila zastropování.